Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 11. prosince loňského roku jste projednali v prvním čtení vládní návrh novely energetického zákona a přikázali jste jej šesti výborům hospodářskému výboru, výboru pro životní prostředí, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, výboru ústavněprávnímu a výboru pro sociální politiku. Návrh zákona postupně prošel všemi těmito výbory. S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení a při projednávání ve výborech.

Všechny uvedené výbory Poslanecké sněmovny se novelou energetického zákona podrobně zabývaly a projednaly pozměňovací návrhy.

Vyjádřím se k nim stejně jako i k dalším pozměňovacím návrhům ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Dne 11. 12. 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání hospodářskému výboru, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro životní prostředí a výboru pro sociální politiku. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna.

Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování. Ale dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl schválen. Garančním výborem pro tento tisk je výbor hospodářský. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.